Ústní interpelace

Dalším bodem jsou tedy ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace poslanci nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše, který je řádně omluven, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou pokračovat interpelace na členy vlády. Byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, vážený pane premiére, od nástupu do Sněmovny v roce 2017 se zabývám dopravními tématy a jedním z těch, ke kterým se opakovaně musím vracet, jsou nelegální billboardy u českých silnic. Na těch zbývajících majitelé v rozporu se zákonem a za přihlížení orgánů veřejné moci vydělávají ročně stovky milionů korun. A proto jsem se vás chtěl zeptat, zda hnutí ANO bude v podzimních volbách využívat inzerci na nelegálních billboardech, respektive zda hodláte při plánování kampaně tento aspekt zohlednit. Ptám se proto, protože vyhýbáním se inzerci na těchto billboardech máme šanci zvyšovat úroveň politického zápasu v České republice. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Jako další byl vylosován a vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Pavel Jelínek. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, nepovažujete za významné ohrožení naší národní bezpečnosti fakt, že by bylo, byť jen teoreticky možné, že by se zakázky na služby pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, ale i Policejní prezidium České republiky, stejně jako například pro Národní bezpečnostní úřad, zadávaly bez standardního výběrového řízení tak podezřelým a netransparentním firmám, jejichž majetková struktura by vedla až do daňových rájů a končila například na Panenských ostrovech?

To by, nejen dle mého názoru, ale bylo potom morálně a politicky odstrašující a vedlo by to snad až k odůvodněnému podezření z obrovského bezpečnostního selhání vaší vlády.

Děkuji. A s další interpelací vystoupí pan poslanec Jelínek, připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nepřítomný pane premiére, v průmyslu probíhá antigenní testování. Rozhodnutí, kterým bylo toto testování nařízeno, je podle Nejvyššího správního soudu sice protiprávní, ale i přesto to stále probíhá. Výsledky testování jsou však velmi tristní.

Výsledky tohoto testování opět přinášejí velmi nízká čísla. Dnes proběhlo druhé kolo testování, které jistě přinese také zajímavé výsledky.